Zahajuji hlasování.

Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut.

A jenom se zeptám, je možné hlasovat o obou bodech najednou, že bychom ty varianty hlasovali postupně o obou bodech?

Navrhuje se zařadit tyto body jako první a druhý bod dnes. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut.

Návrh nebyl schválen.

Hlasování číslo 16, přihlášeno 179 poslanců a poslankyň, pro 86, proti 85. Návrh byl zamítnut.

Návrh byl zamítnut.

Kdo je proti?

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh byl schválen. A znamená to tedy, že jsme schválili i pořad této schůze. A ještě než předám řízení schůze panu kolegovi Havlíčkovi, přečtu omluvu.